Já se omlouvám, pane kolego. Dovoluji si požádat ctěnou Sněmovnu o klid. Pokud se tak nestane, začnu jmenovat známé hříšníky. Děkuji, pane místopředsedo. Prvním okruhem témat je náhrada nákladů řízení účastníka, který nebyl v řízení zastoupen advokátem nebo notářem.

Pokud jde o náhradu nákladů řízení, návrh umožňuje uplatnit náhradu hotových výdajů v paušální výši i v případě, že účastník není zastoupen advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem. Podle současné platné právní úpravy musí účastník dokládat výši hotových výdajů, neníli zastoupen advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem, zatímco v případě zastoupení by mohl využít paušální výši hotových výdajů podle vyhlášky, kterou se vydává advokátní tarif. Návrh tedy zlepšuje pozici účastníka, který se v řízení nenechal zastupovat advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem. Stejná možnost by potom platila i v případě pro exekuční řízení. Upravuje se také současně občanský soudní řád tak, aby bylo zřejmé, že pro určení výše odměny za zastupování se použije zmíněný advokátní tarif vydávaný příslušnou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Druhý okruh témat, ke kterému jsme už dostali jako poslanci ústavněprávního výboru celou řadu připomínek, a proto bude vhodné, abychom návrh projednali ve výboru v řádné lhůtě, je úprava výkonu rozhodnutí na společné jmění manželů, která reaguje na změny v hmotněprávní úpravě v novém občanském zákoníku a také si klade za cíl reagovat na problémy z aplikační praxe. Před nařízením výkonu rozhodnutí bude soud nově povinen zjistit, zda je v seznamu listin o manželském majetkovém režimu evidována listina upravující majetkový režim povinného. Myslí se tím konkrétně buďto smlouva, nebo soudní rozhodnutí a musí se vycházet z jejího obsahu. Dojdeli ke vzniku závazku po zápisu listiny do seznamu listin o manželském režimu, uplatní se vůči třetím osobám režim podle této listiny. Změna režimu po vzniku závazku je vůči věřiteli neúčinná, avšak ten s ním může souhlasit.

Naopak už nebude možné postihovat mzdu nebo jinou peněžitou pohledávku manžela povinného, což vede nepochybně k právní jistotě manžela. Manžel povinného má nově právo domáhat se zastavení výkonu rozhodnutí, jeli postihován majetek ve společném jmění manželů v případě, že zákon jeho postih nepřipouští, nebo ho nepřipouští v takovém rozsahu, což se nyní řeší nepříliš pružnou vylučovací žalobou. Myslím si, že předložená novela reaguje na problémy z praxe. Jako zpravodaj navrhuji postoupit tento návrh ústavněprávnímu výboru k projednání v řádné lhůtě podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Plíškovi, který je zpravodajem tohoto tisku, a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že se problematika exekucí postupně začíná řešit. Jsou to problémy, které myslím trápí spoustu lidí. Už tady proběhlo několik návrhů. Některé se povedly, některé se nepovedly.

Myslím si, že je to téma, které je velmi důležité, které tato Sněmovna v tomto volebním období řeší po těch dlouhých letech poprvé opravdu systémově.

Tyto návrhy, které přicházejí, v této chvíli osobně beru velmi pozitivně. Tento návrh, který přichází, právě tyto problémy řeší.

Děkuji panu poslanci Černochovi. Pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já určitě nebudu navrhovat ani zamítnutí ani vrácení k dopracování, protože jsem rád, že po už skoro roce, kdy se tím tématem zabýváme ještě na základě návrhů, které byly připraveny jako poslanecké, a paní ministryně tehdy slíbila, že se pokusí ty námitky, které k poslaneckým návrhům byly, zapracovat a připravit nové návrhy, které by prošly řádným legislativním procesem, ten slib splnila, tedy máme možnost jednat v podstatě o dvou tiscích vtělených do jednoho návrhu. Podle mého názoru je správné, že se těmito body zabýváme, protože je třeba současnou úpravu změnit. Tím jedním bodem, který je třeba upravit v návaznosti na nový občanský zákoník a změny, které probíhaly v takovém kvapíku ještě za dřívější vlády, že nebyly připraveny tak, jak zřejmě připraveny být měly, alespoň v aplikační praxi se to ukazuje, je třeba, aby skutečně všichni, kteří mají rozděleno společné jmění manželů, měli nárok na ochranu manžela před dluhy, které nespadají do společného jmění. Já jsem přesvědčen, že ta úprava, tak jak je napsána, by měla být přijata. Možná bychom mohli uvažovat o jejím zpřesnění nebo rozšíření, to bude na debatě na ústavněprávním výboru. Bude to skutečně o tom, jestli chceme zabránit do budoucna tomu, aby každý z manželů odpovídal pouze za dluhy, které vznikly za manželství, to znamená nikoliv před manželstvím, a vznikly v přiměřené výši, o kterých druhý z manželů věděl. Ale tohle je skutečně debata, která nebude ani tak právní, bude hodně politická. A myslím si, že je dobře, že ministerstvo tady nepřišlo s rozšiřujícím výkladem a snaží se řešit skutečně otázku, která byla popsána v tom prvním návrhu. Pokud se týká nákladů za právní zastoupení, tady se přiznám, a budu mluvit spíše za sebe, nechci mluvit ani za výbor ani za sociální demokracii, řeknu svůj názor.